Vážené kolegyně, kolegové, já vám to chci zjednodušit.

Já zagonguji, ještě vás jednou odhlásím. Požádám vás o novou registraci.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh usnesení jsme přijali, a mohu tedy ukončit i bod 506.